Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já mám podobný dotaz v podobné záležitosti, jako vás interpeloval pan poslanec Farský. Tentokrát je to dotaz z mého volebního obvodu, který se týká náhrady za ztrátu výdělku u pána z dílny, který z důvodu nemoci z povolání je také odkázán v podstatě na rentu, kterou mu vyplácí Česká pojišťovna, která se vymlouvá na to, že pokud dojde k navýšení minimální mzdy, tak ona sníží to plnění, které musí vlastně vyplácet na základě toho, že příslušný zaměstnavatel byl pojištěn u České pojišťovny právě pro případ vzniku nemoci z povolání.